Problémy vzniknou hlavně malým obcím, které budou provádět úkony spojené se zveřejněním smlouvy ve velkém časovém intervalu. Starosta malé obce bude muset pokaždé znovu hledat způsob, jak daný úkon správně provést.